Dalším bodem na pátek jako první bod našeho jednání by byl bod, který paní kolegyně Richterová nazvala zvýšení věku pro nárok na ošetřovné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali návrhy na změnu pořadu schůze a budeme se tím řídit.